Říká přímo: mám radost.

Já si myslím, že naopak my jsme oběti diskriminace. Můžu si tam otevřít pivo? My to tam nemůžeme dělat. Takže je to přesně naopak. My jsme pro to, aby byla stejná práva i povinnosti, aby všichni měli stejná práva a povinnosti.

Já vůbec nechápu, jakým způsobem uvažuje ten úřad ombudsmana.

Prostě to jde. To je správně.

Tady koluje nahrávka, prokazatelná nahrávka, že říká, aby rodiče, muslimští rodiče, učili děti nenávisti vůči nevěřícím. Já jsem ji zveřejnil před několika lety.

Já za sebe říkám, je to žena, takže se snažím být maximálně slušný a snažím se to brát opravdu ve věcné rovině, ale skutečně jsem rád, že už paní Šabatová končí. Děkuji za pozornost. Děkuji. Nejdříve pan poslanec Kopřiva.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji za slovo. Já bych se zejména chtěla omluvit všem posluchačům, kterým připadaly některé předchozí projevy jako plýtvání veřejnými prostředky, za to, že to museli poslouchat. Za druhé chci zdůraznit, že hovoříli se o zneužívání veřejných prostředků, není potřeba o tom tady plamenně mluvit. Je potřeba to buď doložit a dokázat, anebo se omluvit.

Děkuji za slovo.

Nicméně já bych se chtěl vyjádřit k některým věcem.

A to je to, co tady musíme řešit, a k tomu se budu vyjadřovat později, až se přihlásím řádně do rozpravy, protože byla přinesena nějaká ta doporučení a nic se z nich nerealizovalo, ať už ve Sněmovně, nebo na vládě, která by se tohoto týkala.

Takže tolik k tomu navrženému konstruktivnímu řešení. Děkuji.

Nechápu, kde se tuším v tom rozsudku, ale i z úst paní ombudsmanky vzal ten pojem náboženský symbol.